O čem mluvím, je Kancelář veřejného ochránce práv.

Podobně osoby se zdravotním postižením. Tam je dobré si uvědomit, že se v naší zemi může stát třeba to, že se nesprávně stanoví datum vzniku invalidity, a to takovým způsobem, že... Třeba konkrétní příklad: Muž, kterému měl být přiznán invalidní důchod již před sedmi lety místo 3 500 korun, které mu nakonec byly přiznány, měl být ve výšce 12 000 korun, tak právě díky zastání a jaksi nápravě zjednané díky Kanceláři veřejného ochránce práv dostal tento člověk to, na co měl nárok už před mnoha a mnoha lety. Podobně se na ombudsmanku a její úřad obracejí třeba lidé kvůli příspěvku na péči. To jsou desítky a desítky podnětů kvůli nepřiměřené délce řízení o příspěvku na péči nebo kvůli tomu, jakým způsobem odlišně probíhá posuzování zdravotního stavu a závislosti na péči v různých krajích. Už jsme to probírali. Jenom bych ráda připomněla, že si tohohle všeho lidé velmi výrazně všímají, že to v našem státě nefunguje zdaleka ideálně. A potom je důležité, když je nějaká instituce, která jim zdarma může být nápomocná, když jiné státní instituce selžou. Dám poslední příklad a potom přejdu k dalšímu tématu.

Jsou to věci velmi citlivé.

Jsme u té oblasti, které se snažím věnovat dlouhodobě, a sice jako že země odebíráme opravdu značný počet dětí z rodin a potom často neřešíme možnost návratu nebo systémové podpory rodiny.

Důležité je, že ty argumenty uznal, že v poslední možný den to odvolání bylo podané a dítě je nyní zpátky v rodině a vše funguje, jak má. Já to chci zdůraznit, že to je naprosto normální, že úřady dělají chyby. A proto je důležité mít instituci, která na ty chyby upozorní, pomůže a může se všechno vyřešit vlastně klidně a smírně.

Je to důležitá organizace. I nám se může hodit, až budeme třeba starší, když na nás přijde nějaká nemoc, že budeme mít zastání, které nebude stát tisíce a tisíce na právníky. Potom si vám dovolím, kolegyně, kolegové, předložit druhé téma, téma, které skutečně může být velice levné a přitom efektivní. Věnuji se tomu, jak se svým rozpočtem nakládá Ministerstvo práce a sociálních věcí, a proto jsem si mohla všimnout stamilionů, které tento úřad dává za poštovné. Tušíte, kolik celkem náš stát dá ročně za poštovné? Ráda bych přitáhla vaši pozornost k té částce. Poštovné velice často papíry přeposílané skutečně z jednoho úřadu na druhý. Je to přesně ten prostor pro úspory, který jenom povede k větší spokojenosti všech.

Takže i obyčejný dopis i doporučený dopis vždy bude řádově dražší, vždycky to budou desítky korun. To je opravdu obrovský prostor pro úspory.

Samozřejmě lidé musí mít právo použít takový komunikační kanál s úřadem, jaký chtějí. Ale i proto, že je těch datových schránek dneska zřízených opravdu relativně málo, tak si právě často i úředníci neuvědomí, že by měli prověřit, resp. že by jejich dobře fungující spisová služba měla prověřit, zda nezasílat příslušnou komunikaci člověku prostě elektronicky a ne papírově. Takže to je pozměňovací návrh na 3 miliony korun na osvětu, na podporu používání datových schránek a na podporu Portálu občana. A od této skutečně drobné věci, která by ale mohla vést až k té úspoře v řádu miliardy, se přesouvám ke třetímu tématu.